Otevírám rozpravu a jako první se do rozpravy hlásí pan předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

Slovo má předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Pane předsedo.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 Já bych s dovolením využil tuto příležitost, abych vás informoval o Bělorusku. Zaznamenal jsem aktivitu poslanců a dostal jsem dopis od předsedy Senátu pana Vystrčila, což budeme řešit tady s panem místopředsedou vlády Hamáčkem, který dá nebo možná už dal příkaz rozvědce, aby pana předsedu Senátu informovala o situaci. Ta situace je samozřejmě dynamická a já si myslím, že Česká republika, česká vláda a já osobně se v této záležitosti aktivně angažujeme. Tu hlavní roli v našem regionu převzalo Polsko.

Já jsem se do toho zapojil minulý týden, podpořil jsem premiéra Morawieckého.

A ve 12 hodin dneska proběhne videokonference Evropské rady, to znamená všichni premiéři a prezidenti Evropské unie. My jsme v tom byli velice aktivní.

Já jsem opakovaně mluvil s naším velvyslancem.

Co je nejdůležitější z mého pohledu, je, že my jasně říkáme, že Bělorusové si mají sami rozhodnout, kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít.

Rozhodně by se neměla opakovat situace, která proběhla na Ukrajině. Takže tady je důležité, aby Evropa vyslala ten signál. My samozřejmě podporujeme cílené sankce, jsou správné. Bylo to rozhodnuto na úrovni ministrů zahraničních věcí, Evropská rada to už nepotvrzuje. Takže cílené sankce, odsouzení násilí, to je samozřejmě všechno správně.

Nemáme to ve zvyku, ale tentokrát se to povedlo, proběhly různé rozhovory. Takže v tomhle směru si myslím, jak jsem pochopil i v rámci našeho politického spektra, že máme na to stejný názor.

Děkuji panu předsedovi vlády.

Děkuji, pane předsedající.

Já jsem se již minulý týden přihlásil, abych při této příležitosti navrhl nový bod do pořadu této schůze, která již byla plánovaná několik týdnů dopředu, a sice stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách. Cílem tohoto bodu je najít nějaké společné usnesení Sněmovny, kterým se můžeme připojit k dalším státům, jako je Litva nebo Spojené království a další, které se vyjádřily k výsledkům voleb, respektive je nevzaly na vědomí. Stejně tak se vlastně ministři zahraničí Evropské unie již shodli na tom, že je potřeba vyjednat nějaké sankce. Takže věřím, že by se to dalo projednat. Já tady v tuto chvíli nechci načítat to usnesení.

To je můj návrh k této situaci.